A já vám něco řeknu. Já si myslím, že církve vždycky byly součástí života tohoto národa. Různým způsobem, Jednota bratrská, katolická, různým způsobem vstupovaly do života této země, a dokonce se podílely na vytváření hodnot v této zemi, podoby života v této zemi. To bylo všechno součástí života té země a státnosti, která tady byla.

Všichni společně. Já netoužím po nějaké odluce.

To nebylo něco, co chápaly jako útlak.